Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Jan Bartošek do 10 hodin pracovní důvody, Ondřej Benešík zahraniční cesta, Alena Gajdůšková do 10 hodin osobní důvody, Petr Gazdík zdravotní důvody, Radek Koten do 11 hodin rodinné důvody, Robert Králíček pracovní důvody, Jana Levová osobní důvody, Miroslava Němcová zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvají: Karel Havlíček zahraniční cesta, Jana Maláčová zdravotní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga do 10 hodin pracovní důvody, Alena Schillerová pracovní důvody. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Janulík.

Dále bychom projednávali bod 196, sněmovní tisk 605 státní rozpočet 2020, třetí čtení. Poté bychom se měli věnovat projednávání dalších pevně zařazených bodů souvisejících se státním rozpočtem.

Tak. Pan poslanec Hájek.

Děkuji.

A teď máte slovo. Tak ještě jednou dobré ráno.

V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem občanům i řadě z vás poslanců, kteří tenkrát přispěli na sbírku pro postižené rodiny.

Otevírám bod 220 .